Máte několik rozhodnutí Ústavního soudu o tom, že prostě soudcům, pokud není válečný stav nebo není republika v bankrotu, prostě ty platy snížit nemůžete a vy to tady vědomě děláte. A to se mi prostě nelíbí a bude to blamáž, protože žádná přidaná hodnota tím, že máme tři nové ministry, desítky nových úředníků, není, protože jestliže máme ministra pro legislativu a možná, ale není nám to tady schopný říct, kdyby přišel a řekl: já jsem to všem svým kolegům řekl, že to je nesmysl, co předkládáte, ale bohužel jsem byl přehlasován, ale to se nestalo.

Takže přidaná hodnota tohoto legislativního návrhu a nového ministra pro legislativu, pokud jde o tento právní předpis, bude minusová.

Já vás poprosím, nepokřikujte po mně. Je důležité, abych zopakoval, v jaké fázi projednávání zákona se nacházíme a aby k tomu směřovala případná diskuse.

Děkuji moc.

Ústavní soud ať tyto věci posoudí.

A tehdy paní profesorka vystupovala a říkala, že to určitě protiústavní není. A opravdu já nechci vést tu polemiku o tom, co je nebo není protiústavní.

Je to na období jedenácti měsíců, nemůže tady být námitka nějaké zhoršené objektivity výkonu těchto profesí z důvodu jejich majetkové a příjmové újmy.

Děkuji.

Jenom chci upozornit pana ministra, který tak velice přesvědčivě tady hovořil, na dvě věci.

To je také důkaz toho, že naše strana je demokratická, mohla jsem si to dovolit, protože jsem přesvědčila minimálně své kolegy, že to je můj postoj právníka a takhle jsem hlasovala.

Já vám také děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.

To je to první politické rozhodnutí, které jste udělali.

To, co jste říkal vy, je až druhé politické rozhodnutí následující. To si vykládejte tamhle někomu, kdo nemá přehled.

Ten náklad na to jedno místo místopředsedy navíc oproti dosavadnímu stavu je cca 20 mil. korun za volební období.